Má někdo jiný návrh?

V hlasování číslo 1 přihlášeno 88 poslanců a poslankyň, pro 85, proti žádný. Návrh byl přijat. Mám zde dvě sdělení.

Pan poslanec Hájek bere zpět svou omluvu od 16 hodin. Mám zde tedy ještě další omluvu od pana poslance Hájka od 18 hodin z pracovních důvodů. Pan poslanec Jiří Hájek ruší svoji omluvu, nebo platí? Děkuji. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 67. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce.

Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

Jako první je přihlášen pan předseda Marek Výborný a připraví se paní předsedkyně Schillerová. Prosím, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane vicepremiére, vládo, kolegyně, kolegové, přeju vám krásné čtvrteční poledne.